22.

Prosím, paní ministryně, jestli chcete úvodní slovo ve druhém čtení... Já děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, já bych ráda připomněla, že vládní návrh zákoníku práce, který byl předložen do Poslanecké sněmovny, je výsledkem asi dvouleté práce nejen ministerstva, ale i sociálních partnerů. Je to kompromisní verze, na které se dohodly obě strany. Připomínám, že třeba jedna věc, která je tam důležitá, je změna úpravy náhrady za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti uchazeče o zaměstnání tak, aby už nedocházelo k jejímu snížení při navyšování minimální mzdy.

Týká se to každého, kdo se dostal do pracovní neschopnosti kvůli pracovnímu úrazu. Zároveň se třeba zde navrhuje zajištění návratu na stejné pracovní místo po skončení rodičovské dovolené. Teď je to jenom ta krátká doba po dovolené mateřské, a jak víme, většina rodičů, tedy zejména matek, je samozřejmě doma mnohem déle, než je jenom ta dovolená mateřská.

Dále se třeba zpřesňují podmínky přechodu práv a povinností zaměstnance k jinému zaměstnavateli atd.

A já teď tady zmíním stručně ty, které vyvolaly nejvíce sporů. Jeden je návrh, aby se dovolená prodloužila na pět týdnů pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně. Tady jsme se dohodli zase na kompromisním návrhu, že by byl předložen pozměňovací návrh, který těch pět týdnů zaručí jen těm, kteří pracovali pro příslušného zaměstnavatele nepřetržitě alespoň dva roky. Další pozměňovací návrh se týká úpravy toho, když budou odborové organizace požadovat zastavení výroby nebo provozu, jestliže se tam vyskytnou závady, které vážně ohrožují život a zdraví zaměstnanců.

Dále se zde jedná o pozměňovací návrh týkající se mzdy zaměstnanců u poskytovatele zdravotních služeb, to tady bude všechno podrobněji vysvětleno. Takže já jsem se chtěla jenom přimluvit za to, aby tento zákon byl normálně projednáván a propuštěn dále.

Iniciativně tento návrh projednal hospodářský výbor.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.